Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Hlasování číslo 185, přihlášeno 150 poslanců a poslankyň, pro 91, proti žádný. Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat. Prosím.

Hlasování číslo 190, přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 150, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte.

Návrh byl přijat. Prosím.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte.

Návrh byl přijat.

Hlasování číslo 198, přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 150, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

Hlasování číslo 199, přihlášeno 150 poslanců a poslankyň, pro 88, proti 3. Návrh byl přijat.

Hlasování číslo 200, přihlášeno 150 poslanců a poslankyň, pro 146, proti žádný. Návrh byl přijat. Pan předseda Benda k hlasování. Prosím.

Budeme pokračovat v hlasování. Prosím.

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím.

Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte. Pavel Rychetský.

Kdo je proti?

Prosím, pokračujte.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat. Prosím.

Návrh byl přijat.